Já jsem zagongoval a nechám o tomto procedurálním návrhu bezprostředně hlasovat. Všechny vás odhlásím, zaregistrujte se prosím svými registračními kartami.

Vypadá to, že poslanci z předsálí dorazili. Budeme hlasovat o procedurálním návrhu na přerušení tohoto bodu do přítomnosti ministra dopravy Dana Ťoka. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro.

Pan Faltýnek s přednostním právem. Prosím, máte slovo. Hezké odpoledne, kolegyně, kolegové, dámy a pánové. Děkuji za slovo. Už kvůli přítomným novinářům by bylo nefér tento bod přerušit a zase se dohadovat, kam ho zařadíme, abychom pokračovali, protože já se domnívám, že pan ministr Ťok řekl minule ve svém úvodním slovu ty zásadní věci, ať už se týká toho tendru, který v podstatě doběhl a dobře dopadl, tak těch okolností, jak vlastně celá ta záležitost v roce 2006 vznikla. A další dobrá zpráva je, že toto není zákon, takže to můžeme projednávat i po 19. hodině.

A já bych chtěl dneska na ty dotazy, které tady padly, odpovědět. Samozřejmě v rámci možností, které mám, protože víte, že tu záležitost vyšetřuje policie, ale určitě mám zájem ty věci, jak tady zazněly, vysvětlit.

Každý, kdo mě zná, tak ví, že jsem poměrně aktivní člověk, že se scházím s mnoha lidmi, zajímají mě nejrůznější informace.

O mně je obecně známo, že jezdím, teď už bohužel ne, ale téměř každý týden z Prahy do Prostějova a zpátky, takže to Brno je vlastně na cestě.

Interpretace podobného druhu jsou naprostým nesmyslem.

Při této příležitosti a nedělám to často, ale promiňte mi to, že to udělám bych se chtěl odkázat na relativně čerstvou citaci pana prezidenta v rozhovoru pro Mladou frontu Dnes, kde pan prezident řekl, že pan Faltýnek by se dopustil hrubé chyby, kdyby byl přesvědčen o správnosti určitého řešení, ať už jakéhokoliv, a nevyjádřil tento svůj názor.

Takže podle mého názoru nemůže být řeč o ovlivňování výsledků soutěže. A takový dotaz, taková debata podle mého názoru nemůže být v žádném případě chápána jako vměšování se do záležitostí, k jejichž řešení nemám mandát, jako ovlivňování, jako něco nezákonného, neetického, něco špatného. Nebyl jsem v postavení zadavatele, jak tady o tom hovořil jeden z našich kolegů. Mým zájmem bylo, aby soutěž úspěšně proběhla do konce a stát ušetřil nemalé peníze. A to se také stalo.